Do té doby potřebujeme podpořit pozitivní motivaci lidí, firem.

Jedna: mimořádnou nemocenskou, to mně přijde asi nejlepší.

Třetí možnost je jednorázový příspěvek.

Děkuji za pozornost.

Děkuji.

Mně to opravdu přijde nesystémové. Tento návrh zákona nám teď požene všechny na úřady práce, aby se jejich dávky přepočítaly.

Děkuji za slovo.

Super.

Já vám řeknu jedno takové heslo od nás: Brambora k bramboře, mercedes na dvoře. Nejprve je potřeba peníze někde vzít, potom je teprve možné peníze nějakým způsobem rozdělovat. Na jednu stranu nás tady obviňujete, že nejsme rozpočtově zodpovědní, na druhou stranu byste vysypali všechny kapsy. Už si to prosím uvědomte.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Slyšel jsem tady jakýsi názor, že na to musí být diagnóza.

A tohle hrozí, a u tisíců lidí. Vzpomeňme si na to, že pořád velká část ekonomiky funguje, a nedělejme kroky, abychom tyto segmenty ohrozili.

Já pouze v rychlosti. Popravdě žasnu, když slyším předřečníky.

Dokonce je to oficiální stanovisko vlády.